Já vám také děkuji a další faktická poznámka je paní poslankyně Balaštíkové.

Ale prosím, vy máte tu možnost. Zjistěte ty informace a hlavně zjistěte, proč se to tak děje, a zkusme to napravit. Nyní požádám o vystoupení s faktickou poznámkou pana poslance Davida Pražáka.

Já vám také děkuji. Pan ministr s přednostním právem.

Děkuji za pochopení. Eviduji zde dvě faktické poznámky. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Chápu, že to není předmětem návrhu tohoto zákona, nicméně je potřeba říct, že platí pořád pravidla volného trhu v Evropě.

To prostě nejde.

Děkuji.

A jestli vám to vadí, pane ministře, tak to se na mě nezlobte, já si myslím, že naopak vy jste ministr nás, zemědělců České republiky, a bavíme se o produkci ze zemědělství v České republice. Pan kolega Adamec má pravdu, že je volný trh, ano, ale myslím si, že pořád máme co zlepšovat.

Nyní tedy pan poslanec Karel Tureček, připraví se paní poslankyně Margita Balaštíková. Děkuji za slovo, pane předsedající. Kolegyně a kolegové, já bych chtěl tady oslovit pana ministra zemědělství.

Protože já si vzpomenu, že třebas ekologické zemědělství jsem již několikrát interpeloval a prakticky ta interpelace vždycky propadne, protože, já vám nechci křivdit, ale myslím si, že jste se ještě nezúčastnil žádných interpelací.

Děkuji. Nyní paní poslankyně Balaštíková, připraví se paní poslankyně Věra Adámková.

A všimli jste si?